112.

Předložený návrh uvede z pověření vlády pan ministr financí Zbyněk Stanjura, kterého bych v tuto chvíli poprosila, aby se ujal slova, a zároveň bych požádala všechny poslance a poslankyně o klid v jednacím sále, a pokud si potřebujete něco vyřídit, abyste šli do předsálí jednacího sálu. Děkuji mnohokrát. Počkám ještě prosím na klid. Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dnes budu mít opravdu krátké úvodní slovo.

Chtěl bych v této chvíli poděkovat všem gesčním výborům za projednání jednotlivých kapitol státního rozpočtu a speciálně pak rozpočtovému výboru za souhrnné projednání a zpracování podkladů pro druhé čtení.

Budeme navrhovat navýšení rozpočtu Ministerstva vnitra o 1,5 miliardy... Děkuji, paní místopředsedkyně.

Děkuji za pozornost. Také děkuji, pane ministře. V tuto chvíli konstatuji, že tento návrh byl rozhodnutím předsedkyně Poslanecké sněmovny přikázán k projednání rozpočtovému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 144/2.